Děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Vácha, připraví se pan poslanec Birke. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já přicházím se dvěma pozměňovacími návrhy.

Týká se financování výzkumu a vývoje v České republice. Institucionální podpora výzkumných organizací je dána nebo financování těchto výzkumných organizací je dáno zákonem 130/2002 Sb., kde se říká, že výzkumná organizace je podpořena na základě zhodnocení jí dosažených výsledků tak, že její podíl na celkové výši institucionální podpory výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě výzkumu všech výzkumných organizací. Bohužel při přípravě státního rozpočtu se na tento zákon nehledělo a v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu, kterých je patnáct, které spravují finance na výzkum, vývoj a inovace, to rozdělení neodpovídá hodnocení podle dosažených výsledků. Jenom pro ilustraci vám můžu říct, že některé kapitoly navyšují tento ukazatel o 40, 60, ale i 150, 220 a vítězem je Ministerstvo práce a sociálních věcí 500 % navýšení prostředků na výzkum a vývoj.

Znovu říkám, že navrhuji přesouvat mezi jednotlivými kapitolami, to znamená nezvyšovat státní dluh.

Já navrhuji těchto 915 mil. korun přesunout do kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy panu novému ministrovi na specifický ukazatel vysoké školy. My jsme tady v předchozích vystoupeních několikrát slyšeli, že před volbami jsme se všichni shodli na tom, že bychom měli podporovat vzdělávání, ale ve všech dosavadních pozměňovacích návrzích jsme se zabývali, nebo se kolegové zabývali, pouze platy v regionálním školství, to znamená mateřské, základní, střední školy.

Já si uvědomuji, že platy na vysokých školách jsou v pravomoci vysokých škol, ale pevně věřím tomu, že rektoři a děkani jsou natolik osvíceni, že jsou schopni tyto prostředky do platů investovat už jenom z toho důvodu, že víme, že průměrný plat odborného asistenta na vysokých školách je kolem 22, 23 tisíc.

Nám z vysokých škol učitelé odcházejí učit na střední školy. Tak to byl návrh pod číslem 132.

Víme, že nedochází k navyšování rozpočtu v oblasti výzkumu a vývoje.